Dobré odpoledne, pane místopředsedo. Já rozumím, proč tady uváděl skutečnosti týkající se pobytu a těch věcí, ale chci upozornit, že tady přesně uváděl to, co si většina mých kolegů a já nepředstavujeme. On popisoval trestnou činnost a říkal, že je to všechno malichernost.

Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já se chci představit panu senátorovi prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem ten živý člověk, který si dovolil podat ty pozměňovací návrhy. Já jsem ten, který podle vás nebyl seriózní v legislativním procesu.

Není to žádný problém. V kterémkoliv v prvním druhém, třetím čtení projednávaného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Je škoda, že nikdo ze senátorů neměl touhu si o tom popovídat, říci si něco, jaké byly důvody tohoto přístupu. Já jsem neřešil pouze současnou situaci. Já řeším budoucnost. To je bezpečnostní prevence. To není represe, pod kterou si někdo myslí, že ta otázka je takto do toho zákona zavedena. Opravdu bezpečnostní prevence. A přijdou chvíle, vážený pane senátore prostřednictvím pana předsedajícího, kdy si na tato slova vzpomenete. A nebudou daleko. Protože ty procesy, které souvisí s budoucností pobytu cizinců na území České republiky nebudu mluvit o azylu pobytu na území České republiky, budou daleko, daleko složitější a přinesou ještě mnohem větší komplikace, které nás znovu přivedou k tomu, že ten zákon se musí novelizovat. Poslední věc, kterou chci zdůraznit. Prosím, pokud jste ho nečetl, prosím, podívejte se do něj. Dvě strany.

Já děkuji všem, kdo při třetím čtení a bylo to 148 poslanců pochopili tyto věci a schválili tento zákon. Děkuji vám. Pan senátor Václav Láska žádá o slovo. Prosím, pane senátore, máte slovo. Nesměšujme právní pojmy. Jeden právní pojem je vina, druhý právní pojem je trest. Bavím se pouze o přiměřenosti trestu. A opravdu srovnejte, když za to, za co český občan dostane podmínku nebo finanční trest, občan třetích zemí dostane trest v podobě, že musí opustit rodinu, musí opustit přátele a musí se vrátit se do země, kde nežije. Takže je to o přiměřenosti trestu, ne o vině. Zákony se musí dodržovat. Ale ten trest má být přiměřený. Já jsem právník, takže vím, že je psané právo a každý zákon má také nějaký důvod, nějaký záměr.

To je mé stanovisko. Není to nic osobního, je to o výkladu práva, o výkladu zákona. Zase jsem tu slyšel, že ty pozměňovací návrhy byly o bezpečnostní prevenci. Já prosím vysvětlit, jak skutečnost, že státní zástupci nebudou moci dozorovat nad detencemi, posiluje bezpečnostní prvky. Jak skutečnost, že chcete odstranit dozor nezávislých soudů nad rozhodnutími Ministerstva vnitra, posiluje bezpečnostní prvky. To se zvyšováním bezpečnosti České republiky nemá nic společného. Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Milan Šarapatka, po něm pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže já bych skutečně varoval před tím, aby nějaká personální úřednice, která za velmi malý obolus bude ochotna napsat na seznam těch, kteří obdrží vízum, kohokoliv, byla oprávněna něco takového dělat. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Bohuslav Chalupa a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Velmi stručně. Pan kolega senátor tady předjímá, jakým způsobem budou soudy rozhodovat. Soud je nezávislý. A tato Sněmovna je tady od toho, aby chránila občany České republiky a zájmy České republiky. Já jsem pro ten zákon hlasoval, než šel do Sněmovny , a budu pro něj hlasovat znova. A budu pro něj hlasovat proto, že se přikláním k tomu názoru naše země, naše pravidla. My jsme tady od toho, abychom ta pravidla určovali, a pokud tato Sněmovna rozhodla, že pravidla budou taková, tak prostě budou taková. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pane poslanče, faktická poznámka? Faktická. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji.

Pokud tady má někdo ze Sněmovny pocit, že máme na tu Ústavu a na tu legislativu patent na rozum, pak nepochopil, proč máme Senát. Takže jsem chtěl senátorům poděkovat. Prostě nemůžeme. Proto máme nadřazené ústavní prvky. A pak jenom fakticky. A tenhle zákon nás poškozuje. Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.